A my jsme tedy hledali cestu.

A odvolali jsme jej.

Já jsem tady našel další věci. Tady píšete, že překážkou pro přijetí do služebního poměru a nyní už jsem v realitě, v tom konkrétním našem zákoně osobou vykonávající vojenské cvičení nebo mimořádnou službu. Co aktivní záložáci?

Bude ten úředník moci toto dělat, nebo nebude?

No ale někdy přece může být trestní řízení prováděno mimo vazbu.

Naši předkové měli podobné starosti, jako máme my, aby tam nepřišli lidé nevhodní, nehodnotní.

Jiný druh státního zaměstnance. Vysokoškolský učitel.

Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru. Prosím, pane poslanče. Já jsem zhruba před dvěma hodinami položil 22 konkrétních dotazů a nedostal jsem jedinou odpověď.

Prosím, máte slovo.

Nicméně okolnosti tohoto mimořádného zasedání Sněmovny a snaha o projednání této novely služebního zákona mě k tomu vystoupení vybízí. Také mám připravený dotaz na závěr svého vystoupení. Věřím, že pan předkladatel bude přítomen.

I z tohoto vidíte, v jaké jsme situaci, situaci nebývalé.

Ano, bylo chybou, že od přijetí zákona v roce 2002 žádná z dalších vlád, a to jak levicových, tak pravicových, neměla odvahu, možná neměla ani čas nepříliš povedený text změnit a upravit tak, aby tento zákon byl proveditelný. V minulém volebním období takovým posledním pokusem byla snaha Nečasovy vlády, která však nemohla být dotažena do konce, jak víme, kvůli rozpuštění Poslanecké sněmovny.

Zákon, který by měl být jedním ze základů upravujících vykonávání významné správní činnosti pro stát, je zde předkládán tak podivně, že bychom pro to stěží hledali nějaké jiné příklady, a to i v tolik kritizovaných volebních obdobích. Nebyl jsem od začátku volebního období samozřejmě přítomen ve Sněmovně, ale vím, že projednávání textu tohoto návrhu bylo ve výborech několikrát přerušeno.

Takto se, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, zákon o státní službě prostě projednávat nemůže.

Myslím si, že to nemůže nahradit vnější připomínkové řízení.